Kdo je proti? Hlasování číslo 160, přihlášeno 99, pro 64, proti 25. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat projednáváním bodu 203.

Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo.